A já bych jenom připomněla, vážení koaliční poslanci, když jsme tady projednávali EET, byli jste to vy, kteří jste nám vyčítali, že nějakým způsobem porušujeme jednací řád. Paní místopředsedkyně Jermanová a ostatní kolegové z vládní koalice nás dokonce sekli v těch jednáních, utípli, sebrali nám slovo, protože tvrdili, že porušujeme ve třetím čtení jednací řád. Vy tady to samé děláte už dvě hodiny. Takže pane předsedo Poslanecké sněmovny Hamáčku, já vás žádám, abyste zjednal pořádek v této Sněmovně a dodržoval jednací řád! Děkuji paní poslankyni. To byla zatím poslední faktická poznámka. Pan předseda Hamáček s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Víte, to je ta nekonečná debata o tom, co se může ve třetím čtení a nemůže.

Takže já už si to podruhé nedovolím. Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou. Já si s panem Hamáčkem tuhle záležitost vysvětlím. Nejsem si vědoma toho, v jakých médiích bych ho za toto kritizovala. Kritizovala jsem ho možná někdy za jiné věci, ale rozhodně ne za to, že on by byl tím, který by porušoval jednací řád. Porušování jednacího řádu je doménou jiných vašich kolegů, pane předsedo Hamáčku. Místopředsedů. Mým prostřednictvím, prosím. A zcela jistě paní kolegyně nemyslela mě. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a členové vlády, já jsem dost nad tou poznámkou přemýšlel a nakonec jsem se rozhodl, že ji řeknu.

To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

A co se nestane?

Mám velkou a vážnou obavu, že tak tomu bude i u tohoto zákona.

Zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem se zájmem, tak jak to mám obvykle ve zvyku, poslouchal debatu a nemohu se ubránit dojmu, že tady opět je taková zbytečná přestřelka. Opravdu si myslím, že tohle mohlo být řešeno už v minulosti. Já mám jednoduchou pozici. Nejsem ani členem koalice, v podstatě nebyl jsem tady v minulosti, nemám za sebou nějakou politickou historii. A to, co teď řešíme, je poměrně velmi závažná věc.

A už to tady zaznělo i přede mnou, navrhoval to pan poslanec Bronislav Schwarz a já se k jeho názoru přikláním a podporuji ho, abychom to vrátili do druhého čtení. Já to pokládám za velmi rozumný návrh od pana kolegy a budu určitě hlasovat pro to.

Tady zaznělo, že pan Bloomberg některé své akcie prodal, něčeho se zbavil a že nebyl k tomu nucen. A já naprosto souhlasím s kolegou Pilným, že to je věc etiky. Ať si to tedy ti, co to budou posuzovat, občané a voliči i poslanci ve Sněmovně, až o tom budou hlasovat, ať si to vyhodnotí sami. Nechápu to, proč je to opravdu vztaženo jen na úzký okruh osob. Velmi správně tady zaznělo, že ze soutěže o ty osoby já nebudu používat silná slova , které jsou v ostrém střetu zájmů, a některé finanční toky jsou pak podezřelé, vylučujeme řadu jiných osob na nižších úrovních, na úrovni krajských úřadů. Mockrát jsem slyšel, že největší podivné transakce se odehrávají na úrovni krajů, a ty tímto jsou vyloučeny. Já si myslím, že to není jen otázka členů vlády. Nemusí to být člen vlády, nemusí to být ministr. A víme přeci velmi dobře, že existuje jiné impérium, které je ovládáno nečlenem vlády a má vliv na názory společnosti, občanů. Nezlobte se na mě, je to samozřejmě pravda. Existuje také toto silné médium, ale přece jenom význam tištěných médií a zejména televize je přece jen největší a cílí na jinou skupinu osob, já bych si dokonce dovolil říct těch disciplinovanějších voličů, kteří potom chodí k volbám, než to mediální internetové prostředí. Děkuji za ztišení hladiny hluku v sále. Čili už jen poslední návrh. Podporuji návrh kolegy Schwarze a myslím si, že nejrozumnější varianta je vrátit zmíněnou novelu do druhého čtení. Děkuji za pozornost. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pánů zpravodajů. Prosím, pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já už nebudu opakovat to, co jsem říkal ve svém úvodním slově. Vyjádřím se potom v hlasování u jednotlivých návrhů. Nicméně na některé věci v rozpravě bych tady zareagoval.